Stalo se to bez předchozího varování, stalo se to na základě velmi chatrných argumentů, které se a to je pozoruhodné v průběhu času velice měnily.

Na speciálním jednání podvýboru pro kulturu, kde jsme se tomuto měli věnovat, pan ministr uvedl nějaké argumenty, které byly odlišné od toho, co se zmiňovalo na té velikonoční tiskové konferenci. Prostě pan ministr vykonal popravu na dvou ředitelích a nikdy nezdůvodnil, proč se tak stalo.

A zdálo se, že ani odvolání těchto ředitelů nebylo zcela správně v pořádku.

Mluvím o dvou institucích, kde k tomuto již došlo.